Věřte mi, že Ministerstvo zdravotnictví tomu před lety věnovalo velikou pozornost, velmi dlouhodobě se sledoval teplotní stav v místnostech a jeho dopad na zdravotní stav.

A víte dobře, že tyto děti tráví 70 % toho času na kobercích na zemi. Takže tady oni mají velké obavy o zvýšenou nemocnost. My velmi dobře víme z dlouhodobých statistik a dlouhodobých pozorování, jsou to mezinárodní sdělení, že snížení teploty o jeden stupeň v té místnosti může znamenat v případě, že nejsou dodrženy další premisy, zhoršení až o dvě procenta ve výskytu respiračních onemocnění.

Čili co můžete očekávat?

Ale už víme, že toto může nastat. Ale skutečně existuje řada vyhlášek, řada zákonů.

Mají tam obavy.

Čili to je další věc, kterou bych velmi prosila, abychom vzali do úvahy.